Děkuji za slovo.

Já mám v systému pozměňovací návrh, který se snaží řešit na to, na nějaké mé praktické zkušenosti.

Je tam stanoveno to, že všichni členové se podílejí na sčítání volebních lístků, a hlavně je tam jedna pro mě zásadní věc. Že by měli všichni členové, kteří jsou ve volební komisi a sčítají lístky, pokud se vydá, jako že se samozřejmě vydá zápis volební komise s výsledky, které se potom postupují dále, nevidím důvod, proč by neměli mít zápis o tom, s jakými výsledky uzavřeli sčítání hlasů. To je druhá část mého pozměňovacího návrhu. První část upravuje to, jak by volební komise měla fungovat a kdo je odpovědný za její činnost. Že za činnost je odpovědný nejen předseda, ale i za správnost výsledků. A to zdůvodnění, proč k tomu, které je tedy mou povinností sdělit, je takové, aby nedocházelo k tak rozdílnému fungování volebních komisí, jak jsem zjistil, když jsem se tím začal zabývat, že jsou obrovské rozdíly, jak fungovala ta komise, jak probíhalo sčítání hlasů. K mému překvapení rozdíly, které jsem zjistil, byly velmi zásadní. Proto se na to snažím reagovat tímto způsobem. To je zdůvodnění, aby se to alespoň v nějakých mezích možností sjednotilo. Aby nedocházelo k případným chybám a potom zbytečným stížnostem. Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jan Sedláček. Prosím, pane poslanče.

Děkuji panu poslanci Sedláčkovi. Než dám slovo panu poslanci Hovorkovi, tak jenom přečtu omluvy, prosím, pane poslanče.

To byly omluvy. Teď prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

V tom původním návrhu, tak jak jsme ho dostali, bylo poměrně široké rozmezí, ve kterém mohl správní orgán rozhodnout o výši sankce. Čím větší pochybení, tím větší sankce.

Děkuji panu poslanci Hovorkovi. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Neeviduji ani návrh na vrácení či zkrácení lhůty. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji a předám řízení schůze.